Toto je v rozporu s přijatelností práva, s Ústavou, protože nařízení vlády je prováděcí právní předpis, který vydává vláda, a nemůže tedy zasahovat do ústavního práva v tom smyslu, že podnikatelské subjekty, které mají povinnost se podrobit evidenci tržeb, mají být jasně stanoveny v zákoně a tato povinnost by měla být uložena na základě zákona. S tímto se dodnes předkladatel nevyrovnal. Proto logicky předkládám vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Já musím říci, že pokud by náhodou vládní koalice tento návrh silou protlačila nebo prohlasovala, tak avizuji, že se v těch dvou oblastech obrátíme na Ústavní soud, tzn. v oblasti diskriminace a nerovného zacházení s podnikatelskými subjekty, to je za prvé, a za druhé budeme napadat ústavnost těch částí zákona, které zmocňují vládu nařízením vlády zařazovat a vyřazovat jednotlivé skupiny podnikatelů z evidence tržeb, která je v tomto zákoně obsažena. Tento návrh zákona je podle mého názoru systémově špatný i z řady jiných, neprávních, nelegislativních důvodů. Zavádí zcela zbytečná byrokratická opatření, díky nimž bude mít Ministerstvo financí dokonalý přehled a monitoring o veškerém vnitrostátním pohybu zboží a služeb a ministr financí se při výkonu své funkce dostane k informacím, které může využít ve prospěch svého podnikání. Čili i tento zákon v sobě obsahuje riziko střetu zájmů. Zákon dále ambiciózně předpokládá, že elektronický systém, který bude muset zvládat obrovské množství dat, bude bezproblémově fungovat již za několik měsíců.

Pouhou perličkou pak může být státem předpokládaný zájem bdělých občanů o to, zda jim vydaná účtenka bude řádně zaevidovaná, o čemž se budou muset jednoduše přesvědčit. Zavádí se v tomto zákoně jakýsi státem organizovaný systém udávání, který má ovšem v českých podmínkách bohužel již tradici, a lze tedy jen konstatovat, že v tomto ohledu se bohužel nejedná o nic nového. Předkládaná norma je nejen podle stanoviska Legislativní rady vlády v rozporu se zásadami práva Evropské unie, dodávám i s Ústavou České republiky a zásadami práva České republiky, zavádí regulérního velkého bratra, přičemž naplnění účelu, tedy nárůst příjmů státního rozpočtu, je velmi sporné a pochybné to jsme se mohli přesvědčit i při těch daňových příjmech, o kterých zde je hovořeno.

Náklady na zavedení systému budou značně vysoké a očekávané příjmy proti tomu budou značně nejisté. A já v závěru svého vystoupení tedy zopakuji svůj návrh, aby tento tisk byl vrácen pro jednání do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Zpravodaj zaznamenal jeho návrh. A budeme pokračovat vystoupením pana poslance Jana Farského. A pan kolega Hájek.

Dobré dopoledne ještě, pane předsedající.